Děkuji paní ministryni. Nyní prosím pana senátora Kantora, aby se ujal slova. Prosím, pane senátore.

Děkuji, pane senátore. A než otevřu rozpravu, tak se ptám zpravodajky garančního výboru paní poslankyně Válkové, zda si přeje vystoupit. Přeje. Prosím, máte slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, ten změnový zákon podle mého názoru, stejně jak už řekla paní ministryně spravedlnosti, je opravdu natolik důležitý proto, abychom uzavřeli alespoň jeden legislativní proces ohledně jednoho zákona, že nezbývá, než ho přijmout.

Jinak jsme schválili zmetek. To je třeba tady si jasně říct. Jinak jsme schválili totální zmetek.

On bude jako platný, ale jenom v uvozovkách jako. Nikdy nemůže nabýt účinnosti.

Čili vás opravdu prosím, abyste v tomto případě třeba i překonali nějaké své nechuti a zvedli ruku, pokud jste zvedli ruku pro sněmovní tisk 72, zákon o znalcích.

A ještě se ptám zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Kaňkovského, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu.

Prosím, máte slovo, pane poslanče. Já si dovolím paní kolegyni Válkovou opravit.

Já se přikláním k tomu, že zdravé řešení je postoupit to... ten bod přerušit, postoupit to na Hrad. Ale po mém soudu prostě není vhodné tento zákon pouštět dál. Tento zákon je změnový, je doprovodný.

Ano, pokud zazněl návrh na 59 dnů, abychom přerušili, procedurální návrh, tak o tom hlasovat můžeme. Ale já bych... Pane místopředsedo, měl bych dát hlasovat bezprostředně. Přivolávám poslance z předsálí a budeme hlasovat o procedurálním návrhu, kterým bychom přerušili tento bod na 59 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pokračujeme v rozpravě. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Ale nezpochybňujete postup, ano? Ne, nemá faktickou poznámku. Ještě se někdo hlásí do rozpravy? Nehlásí, tedy rozpravu končím. Není zájem o závěrečná slova. Takže přistoupíme k hlasování. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To znamená, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Už máme toto kvorum nastaveno.